Z těchto dvou případů však nijak nevyplývá, že by pojišťovny nemohly zprostředkovávat jiné finanční služby.

Hlavním vodítkem je pouze účel této limitace. Byl vyložen důvod, pro který pojišťovny nemohou poskytovat některé komerční služby. Tímto důvodem je zcela logicky ochrana zájmů pojištěných proti rizikům, která by mohla nastat v případě angažovanosti pojišťoven v takových obchodních aktivitách a mít dopad na jejich solventnost. Tímto přístupem tedy zkoumá, jaký byl úmysl zákonodárce a jaký je účel právní normy, a systematickým výkladem se podle mého máme řídit při posuzování rozsahu povolených činností. Užití čistě jazykového restriktivního výkladu může ve svém negativním důsledku znemožnit pojišťovnám z České republiky obstát v soutěži na vnitřním trhu EU. Je to taková moje oblíbená věta, kdy já říkám, někdy čtení tady překlad za jedna, ale pochopení textu za pět. A je mnohem lepší podrobně zkoumat úmysl zákonodárce, v tomto případě evropských zákonodárců, praxi v okolních zemích, a pak to implementovat v České republice. Šesté tvrzení Ministerstva financí: Navrhované doplnění nezohledňuje existenci zvláštních zákonů upravujících podmínky pro zprostředkování jiných finančních služeb.

Ale to je skutečně absurdní námitka. Tak si představme tento absurdní výklad v praxi. Měli bychom dlouhé zákony, že?

Jinak tomu skutečně nerozumím. Ale můžeme se potom ptát znovu na rozpočtovém výboru, jak to vlastně jak to říct? jak to vlastně úředníci z Ministerstva financí mysleli.

Sedmé tvrzení Ministerstva financí: Změna provedená v části první článku 1 bodu 10 vládního návrhu zákona týkající se vymezení pojišťovací činnosti je i podle rozdílové tabulky implementací článek 18 odst. 1 písm. a) směrnice Solventnost II, kde se mimo jiné, a to cituji skutečně stanovisko Ministerstva financí, stanoví povinnost domovského členského státu požadovat, aby každá pojišťovna, která žádá o povolení, omezila svůj předmět činnosti na pojišťovací činnosti a operace, které z nich přímo vyplývají, s vyloučením všech jiných obchodních činností. Podle článku 15 uvedené směrnice se povolení vydává na každé odvětví přímého neživotního nebo životního pojištění, část A přílohy I, nebo příloha II.

Povolení lze vydat pro dvě nebo více odvětví, pokud vnitrostátní právní předpisy členského státu povolují v těchto odvětvích vykonávat činnosti současně. Pokud jde o neživotní pojištění, členské státy mohou vydávat povolení pro skupiny neživotních odvětví.

Pojišťovny spadající do působnosti této směrnice mohou provozovat asistenční činnosti toto upravuje článek 6 směrnice Solvency II , pouze pokud jim bylo vydáno povolení pro odvětví týkající se asistenčních služeb. Umožňuje pojišťovnám provozovat činnost v celém takto povoleném rozsahu, a to jak na základě práva usazování, tak i volného pohybu služeb. Směrnice Solvency II, jak vyplývá z její preambule, např. bod 11, představuje zásadní nástroj k vytvoření vnitřního trhu, tj. takovou harmonizaci pravidel, která je nutná a dostatečná k dosažení vzájemného uznávání povolení a systému dohledu, aby pro celou Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor, platilo jediné povolení a umožnilo se, aby dohled nad pojišťovnou nebo zajišťovnou prováděl domovský členský stát. Jde tak o maximální harmonizaci, kdy odchýlení od znění směrnice je možné, pokud takový postup právo EU výslovně umožňuje nebo pokud to vyplývá z jeho povahy. Tolik tvrzení číslo 7 Ministerstva financí. Zkusme argumentovat proti tomuto tvrzení. Lze souhlasit s tvrzením, že článek 18(1) směrnice Solvency II představuje maximální harmonizaci a nelze ho tak transponovat šířeji či úžeji. Ani tento závěr však neznamená, že by pojišťovny byly v EU omezeny jen na pojišťovací činnost bez dalšího. Je třeba pokračovat dále v debatě, co tedy představují a obsahují povolené činnosti v tomto článku uvedené.

Nebyl jednoznačně vyložen. Díky tomu je tento pojem chápán v členských státech různě a obecně platí, že relativně široce.

Naopak Soudní dvůr i generální advokát zvolili v souladu s propodnikatelský přístup, který neznemožňuje ani nemá za cíl vyloučit ze soutěže na vnitřním trhu jednotlivé pojišťovny.

Přitom toto tvrzení opomíjí zcela zásadně rozdíl ve výpočtu solventnostních požadavků podle předchozího a nového systému. Je to logické. Kdyby se nezměnily požadavky na solventnost, tak by se asi nepřijímala nová směrnice a platila by ta stará.

V časovém horizontu jednoho roku.